Děkuji. Ještě s reakcí pan ministr, prosím. Ještě jednou děkuji, vaším prostřednictvím, paní předsedající, za tu interpelaci.

To si myslím, že je potřeba.

Také děkuji a jenom poznamenám, že členové vlády nemusí oslovovat mým prostřednictvím ostatní poslance. Přistupujeme nyní k interpelaci pana poslance Karla Raise a připraví se paní poslankyně Ivana Mádlová. Děkuji, paní místopředsedkyně. Přeji všem dobrý den.

Nebudu kolem toho dlouho povídat, mám pár dotazů, které se týkají práce s talenty od Ministerstva školství.

Za druhé, podporuje Ministerstvo školství i jiné talenty než ty, které studují na gymnáziích se sportovní přípravou?

Když to velmi zjednoduším, pokud tady byla podpora té nadace, tak to fungovalo. Bude příležitost ještě pro doplňující dotaz. Prosím, pane ministře.

To samozřejmě neznamená, že se nebudu věnovat celé řadě dalších věcí, které považuji za důležité.

To možná je jedno z témat, které bych chtěl otevřít v souvislosti s aktualizací strategických dokumentů Ministerstva školství. Ale teď konkrétně k téhleté věci. Samozřejmě mám podklady připravené od svých spolupracovníků a pronikám postupně při přípravě rozpočtu do jeho struktury. Celková alokace té výzvy je 18 milionů korun, což je o 3 miliony více než v minulých letech, ale můžeme samozřejmě debatovat o tom, jestli je to dost. Žadateli jsou různé typy vzdělávacích institucí včetně vysokých škol. Obsahem aktivit, které jsou podporovány, jsou činnosti žáků a studentů, které přesahují rámec příslušného vzdělávacího stupně, kde ty děti jsou. Bylo podáno 68 projektů za 30 milionů. Samozřejmě byla uspokojena jenom část poptávky, ale dosah té intervence by měl být překvapivě široký, vlastně skoro 11 000 nadaných žáků. Kromě toho podporuje Ministerstvo školství i v tomto roce výzvy na podporu soutěží, které vlastně jsou jednou z cest podpory talentu našich žáků a studentů. Tam jsou žadateli právnické osoby, které jsou školské, nebo jsou to školská zařízení přímo v rejstříku a některé nestátní neziskové organizace a veřejné a soukromé vysoké školy.

Samozřejmě že vůči tomu počtu jsou ty prostředky poměrně skromné. Jsem připraven samozřejmě usilovat o systematickou podporu takových aktivit. Myslím si, že je namístě ale připomenout, že celou řadu podobných aktivit podporují také například naše kraje.

Já jenom slibuji, že se budu snažit do toho zase vnést trochu řádu, byť dobře víme, že v době hledání rozpočtové rovnováhy každá desítka milionů v rozpočtu kteréhokoliv ministerstva je něco, o co se svede kompetice různých případných aktivit, které jsou bohulibé a velmi těžko budeme rozhodovat, která je důležitější a která méně. Ale tak to prostě je. Děkuji velmi.